Já bych se, pane ministře, chtěl zeptat, mohl byste mi to vysvětlit? Já tomu nerozumím. Vy normálně si vymýšlíte. Struktura příjmů státního rozpočtu 2023. Nevím, jestli jste to četl.

A jak jste na to přišel?

Žádný nemáte!

Vážení důchodci, je to normálně výmysl. A pokud ne, tak já se vám tady omluvím. Ukažte to, jak můžete vědět za deset let, že to bude stát 600 miliard.

Co on říká?

Všechno propaganda. Společnost si zvykla, že platí profesionální armádu. Ano, my jsme to podporovali.

Poprosím o trošku snížení hlasitosti. Kdo tady koho straší? My jsme armádu podporovali.

Ano, to si pamatujete všichni.

Já nechápu. Vraťme se k těm penězům, panu ministru Jurečkovi, který si normálně vymýšlí.

A každý ví, že je to protiústavní.

A já s tím problém nemám. Ano, hnutí ANO bylo jediné, které dalo peníze. Osobně. Byl jsem v Domu Dobra, organizovali jsme plavbu na Vltavě pro české samoživitelky a ukrajinské.

Ale tak samozřejmě, já to nekritizuji, určitě to dají do pořádku.